To je podle mě velmi dobrá a užitečná věc. Je dobrá i v tom, že se každý občan bude moci podívat ať už ze svého počítače doma, nebo někde jinde do toho jednoho nového rozhraní, kde se může podívat na to, jak říkal kolega předkladatel, zda ten člověk, který měl něco splnit, tu věc splnil, zda podal prohlášení, nebo nepodal. Velmi důležité opatření, o kterém se dlouho diskutovalo, a jsem rád, že v té novele konečně je, je to, že se to čestné prohlášení o majetku musí dávat ke dni zahájení výkonu funkce. Dneska to samozřejmě máte obejitelné v tom, že vy dáváte čestné prohlášení až tehdy, když tu funkci máte, a nikdo neví, jaký ten majetek byl, když jste do funkce přišli. To znamená, že jste velmi, velmi šikovně mohli argumentovat tím, že majetek, který případně máte a který je nějakým způsobem v rozporu s tím, co si vyděláváte, že jste ho nabyli předtím, než jste se dostali do té veřejné funkce.

Ale je to samozřejmě věc na debatu. Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Laudát. Dámy a pánové, já mám trošku odlišný názor než můj předřečník.

Já si myslím, že ta novela rozhodně není cenná. Nevím sice, proč to má spravedlnost spravovat, nedělá to spíš ten, kdo má na starosti volby, ověřování mandátu apod., to znamená vnitro? Já bych spíš viděl to, že by správcem té databáze mělo být vnitro. Ale nevím, to tady asi pan ministr vysvětlí. Já si myslím, že ten předklad byl velmi stručný. A co se týká zpravodaje, tak jeho vystoupení považuji za katastrofální, protože nesouhlasím s tím, že pan předkladatel, pan ministr Dienstbier, řekl to vše vyčerpávajícím způsobem, to v žádném případě. Já se jenom ale tady otevřu jiný problém. Když se bude dávat, a to mělo být od samého počátku, že každý dá přiznání k majetku, tak pořád se mluví o nemovitostech.

Přece jenom šílenec si nakupuje drahé nemovitosti v průběhu mandátu.

Takže nevím, a neřeší to nikdy žádný střet zájmů, ale peníze jsou stejné jako nemovitosti.

Jestli tomu dobře rozumím, tak politický náměstek přiznání dal, nepolitičtí náměstci spadající pod státní správu už přestanou dávat přiznání. Není tomu tak, ale předpokládám, že tedy potom v závěrečné řeči pan ministr toto vysvětlí, jak to přesně bude, jestli proti stávajícímu stavu, kdo bude vypadávat, kdo nebude vypadávat z těch přiznání. Docela zajímavé potom budou zřejmě i soudní potyčky kolem toho principu otáčivých dveří, to znamená zákaz konkurence.

To znamená, že ti politici, kteří tady dneska jsou, tak ani náhodou se potom tam nevrátí do vlastně často vlastněných, svých vlastněných společností, no to chci vidět. Samozřejmě já beru, že jste předložili tento z mého pohledu výrazně formální zákon. Říkám, má tam svá pozitiva, ale jako celek to beru jako výrazně formální zákon z důvodu toho, že tato koalice se v osobě Andreje Babiše dostala do naprosto neřešitelné pasti.

To znamená, buď Babiš by dál úspěšně podnikal se svými já nevím kolika sty firmami a nebyl v politice, anebo by byl v politice a těchto firem by se vzdal včetně toho, že by se vzdal jejich vlastnictví. Protože já se nedomnívám, že formální sezení ve statutárních orgánech je to pravé ořechové. Takže domnívám se, že tento zákon já nebudu ani navrhovat jeho vrácení k přepracování. Myslím si, že řada věcí se dá nějakým způsobem v rámci diskuse pomocí pozměňovacích návrhů napravit. Nevím, jestli s tím pan ministr má problém, nebo nemá. O třicet dnů na projednání ve výborech. Takže zatím děkuji za pozornost. Já děkuji panu předsedovi Laudátovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jan Farský. Pardon, s přednostním právem pan předseda Sklenák. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Já si dovolím vznést procedurální návrh. Mám za to, že je zde všeobecná vůle tento bod projednat.